Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. Zazněl zde návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Pro záznam. Já chci připomenout, že v této chvíli panuje nerovnost mezi podnikateli. A bude panovat ještě dlouho.

Možná je už má. To já nevím. To je možné. Nicméně úplně vážně. Pokud si přečtete, a já vím, že to byla menšina Ústavního soudu, pro ty, kteří říkají, že většina. Ale když si přečtete bez předsudků, bez stranického trička ty věty, tak jsou přece hrozné. Proti smyslu podnikání. Proti osobním svobodám. Neústavní. Jedno za druhým. Stát nemá házet klacky pod nohy těm malým. Vám je to všechno jedno, protože vám to Ústavní soud jako celek nezrušil. To je ale hrozně málo. To je hrozně málo.

Ale právě o tom píšou ústavní soudci. A tento zákon, a to je jednoduchý fakt, je útokem na svobodu. Útokem na svobodu. Takže vy, kteří chcete mít méně svobody, hlasujte pro zamítnutí. Vy, kteří chcete mít více svobody, pojďte s námi o tom diskutovat ve druhém a ve třetím čtení. To bylo závěrečné slovo zástupce navrhovatelů. Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Zazněl zde návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat.

Nyní můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 47. Přihlášeno 153 poslanců, pro 83, proti 64. Návrh byl přijat a tím končí projednávání tohoto bodu.